A ty otázky zní: Proč vlastně obyvatelé obcí postižených výbuchy potřebovali právníky?

Stát vyplatil každému evakuovanému jako jednorázovou dávku pouze 3 000 korun, což je částka opravdu směšná, a pak se stát prostřednictvím Andreje Babiše a dalších lidí z ANO usilovně bránil dát i jednu jedinou korunu navíc. A pokud byste se spojili se starosty postižených obcí, tak byste se dozvěděli, kolikrát byli v Poslanecké sněmovně, kolikrát zde pan starosta Hověžák vystupoval, kolikrát žádal o to, aby jim stát pomohl, jak navštívil paní ministryni Alenu Schillerovou a obce žádaly o odškodnění a odpověď byla: žádné peníze nedostanete.

Tady se možná pan tehdejší premiér může bránit tím, že za to mohou sociální demokraté a tehdejší premiér Sobotka.

Není to pravda? zní moje otázka. Jenže ani Sobotkova vláda, ani vláda premiéra Babiše se o lidi starat nehodlala. Celých sedm let ani vláda premiéra Sobotky, ani vláda premiéra Babiše nekonaly. Pojďme se tedy bavit a debatovat o skutečné ostudě, o ostudě, za kterou se ještě nikdo ani náznakem neomluvil. A tady je třeba se ptát tehdejšího premiéra Babiše, paní ministryně financí Schillerové a dalších tehdejších vládních činitelů: Jak jste mohli dopustit, že se čeští občané roky a roky a další dlouhé roky museli doprošovat státu, aby jim byly škody po výbuších ve Vrběticích nahrazeny? Uvědomujete si, jak to bylo necitlivé, nespravedlivé, jak neslušné jednání to z vaší strany bylo? To je tedy opravdu neuvěřitelná drzost!

A teď se zde stavíte jako výkvět spravedlivých? Musím to zopakovat ještě jednou: je to od vás neuvěřitelná drzost.

Taková je pravda. A místo toho zde utrácíte peníze daňových poplatníků za zcela zbytečnou mimořádnou schůzi. Děkuji za pozornost. Já děkuji paní místopředsedkyni Poslanecké sněmovny.

Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, než se dostanu k tomu, co jsem si tady poznamenal, chtěl bych reagovat, prostřednictvím paní předsedající, na projev mé předřečnice, a to ve dvou rovinách. Ta první je, že vlastně říká, že tady utrácíme peníze daňových poplatníků. Paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, my jsme zástupci lidí, občanů, kteří nás volili, stejně tak jako vás, a ti lidé po nás chtějí, aby se tyto věci vysvětlily. To není to, že bychom si něco vymysleli my, ale prostě my i vy máme spoustu dopisů, spoustu telefonátů a lidé chtějí vědět, jak to s panem Polčákem skutečně je. A říkat, že to tady nemáme řešit, je politická arogance. Je to podobná politická arogance, jako když říkáte, že si schválíte nouzový stav rovnou na 58 dnů, protože po 30 dnech by to byly jenom zbytečné kecy a zbytečná ztráta času. To přece není pravda. To jsou věci, o kterých tady musíme diskutovat, a tak to prostě ve všech parlamentech je. To byla první rovina, kterou jsem chtěl shrnout. Druhá rovina vašeho projevu dnes byla ta, že jste řekla, že vlastně všechno, co pan europoslanec Polčák udělal, bylo správně, bylo to v pořádku, nemá se za co stydět, je to pravý džentlmen. Já jsem přesvědčen, že to tak není, a budu se to snažit tady vysvětlit. Nevysvětlené problémy a kauzy hnutí STAN nás provázejí jako nekonečný seriál doslova dnes a denně po celé toto volební období. A samozřejmě mají své kořeny i v hlubší minulosti. To, co tady řešíme dnes, se nestalo jenom dnes, jsou to dny, měsíce, roky zpátky, kdy se tyto kauzy začaly vyvíjet.

Takže možná by byl čas uvažovat, že by se název hnutí mohl změnit na Vicepremiéři, ministři, starostové a nezávislí. Například byznys pana Polčáka je založen na sloučení a využívání, či spíše zneužívání jeho mandátu a rolí europoslance, advokáta a dlouholetého předsedy Sdružení místních samospráv, které nijak neodděluje, ale naopak spojuje a využívá k masivnímu lobbingu a především pak ke kumulaci vlastních příjmů, zejména z veřejných peněz.

Já si myslím, že to je jasný střet zájmů, kdy pan Polčák spojil dvě své funkce, a to funkci politika a advokáta, spojil politiku a byznys.